Tak já děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, než se dostanu ke svému pozměňovacímu návrhu, tak všichni víme, proč tady zákon o státním podniku schvalujeme, proč se má navyšovat základní jmění.

Pozvala jsem ho už na začátku června a prosila jsem ho, protože chápu, že má určitě mnoho pracovních povinností, jestli by popřípadě za sebe nepozval svého zástupce, tím jsem myslela nějakého politického náměstka, kterých má určitě mnoho, bohužel žádná odezva, i když jsem to tady říkala jeho asistence na chodbě, volali jsme mnohokrát na Ministerstvo vnitra a pan ministr vnitra pořád říká, že je odvážný ohledně transformace České pošty. Tak já bych tu odvahu viděla v tom, že by na ten kulatý stůl přišel, popřípadě by tam někdo přišel z Ministerstva vnitra. Pravdou je, že na ten kulatý stůl přišel ředitel České pošty, pověřený ředitel, ten byl odvážný, i s paní ředitelkou, a přijeli tam především starostové, kteří předávali ty praktické zkušenosti, jak to v tuto chvíli... Asi Česká pošta nikoho nezajímá, pane místopředsedo.

Byla jsem velmi ráda, že tam právě bylo zastoupení velkých i malých měst, aby mohli říct, jak to vypadá teď a jakou mají praktickou zkušenost v rámci České pošty.

Ale za stejně důležité považuji, aby již celá Poslanecká sněmovna a všichni poslanci věděli, o kolik se popřípadě základní jmění České pošty bude navyšovat, jestli to bude o těch avizovaných 8 miliard a na co konkrétně tyto finanční prostředky půjdou. Protože musím říct, že já jsem včera měla, a podotýkám a zdůrazňuji, pocit, že těch 300 poboček, které se uzavírají, tak to na mě i působilo, že to je právě i z důvodu prodeje toho státního podniku, kdy tedy Ministerstvo vnitra teď rozhodlo, že se všechno bude prodávat elektronickou aukcí. Byli tam starostové, kteří říkali, že jim to způsobí velké problémy ohledně přístupových komunikací, že byli s Českou poštou už dohodnuti, že si ten objekt koupí. Víte sami, že o tom, kolik dá to dané město do té elektronické aukce, o tom musí rozhodnout orgán toho města. To znamená, že to všichni vědí, do jaké výšky v rámci té elektronické aukce ta daná města půjdou. A musím říct, že když jsme se zeptali, na co půjdou ty finanční prostředky z prodeje těch budov, tak odpověď byla následující: Finanční prostředky z prodeje budov České pošty půjdou do provozu a pro budování nových poboček. Tak nad tím jsem se opravdu pozastavila. Takže my budeme uzavírat 300 poboček České pošty, některé jsou třeba úplně nové, moderní, a pak popřípadě z těchto prostředků budeme otevírat nové? Pan ředitel to pak trochu formuloval, že to bude modernizace a tak dále. Mně na tom celém procesu vadí následující: Podle mě se zaspalo v rámci projektu Pošta Partner.

A jim to nabídnuto nikdy nebylo.

Musím férově říct, že tam tedy i zaznívalo to, že budou rezervační systémy, pane ministře. Že budou moci lidé se tedy objednat na nějakou dobu.

Bylo nám řečeno, že ano.

A jsem také přesvědčená o tom, že nikde nebude v mnoha případech to kritérium, které bylo slibované, že tedy lidé nebudou cestovat delší vzdálenost, než jsou tři kilometry.